Když jsem mluvil o tom, kolik je celkem zajištěno dávek a jak budou chodit, tak mi dovolte několik dalších čísel. Celkem je zajištěno pro Českou republiku přes 25 milionů dávek pro 14 milionů osob.

Na to do České republiky jsou nasmlouvány vakcíny.

To znamená, do České republiky v průběhu března přijde více dávek, než přišlo od začátku očkování. Když budu pokračovat, tak během dubna potom očekáváme dodávku více než 2 milionů dávek, takže za duben přijde srovnatelně, než přišlo od začátku očkování do konce března. I z tohoto důvodu jednoznačně říkám, že v současné době není důvod shánět vakcíny, které třeba nejsou registrované, z důvodu toho, že bychom měli málo vakcín. Vakcíny, které teď začnou chodit do České republiky, budou chodit v dávkách, o kterých mluvím.

Je ale potřeba si uvědomit, že tato firma má své závazky vůči Spojeným státům a do Evropské unie začne dodávat na přelomu března a dubna. Novavax prochází schválením EMA očekávané dodávky v létě. Pokud se týká často diskutované ruské vakcíny Sputnik V, mohl by požádat výrobce EMA o schválení tento týden, což já sám bych považoval za naprosto nejlepší řešení, a v průběhu, že toto schválení proběhne, pak já budu první, kdo bude tuto vakcínu podporovat stejně jako všechny ostatní. Upozorňuji, že pokud se rozhodneme nebo pokud bychom se tak jako některé země rozhodli povolit tuto dávku bez EMA, podle platných zákonných norem nebude možné tuto vakcínu hradit pojišťovnami, výkon očkování nebude lékařům hrazen pojišťovnami a očkovaní touto látkou nedostanou certifikát, který je opravňuje k tomu, aby byla tato vakcína uznávána v rámci Evropské unie. Stále věřím, že tato vakcína bude schválena i Evropskou unií a že se vyhneme všem nedorozuměním. Nové skupiny, které se nyní mohou očkovat, 70 let plus: registrace spuštěna v pondělí 1. 3. od té doby k dnešnímu ránu zaregistrováno čtvrt milionu lidí. Ty stovky tisíc nabíhají velmi rychle.

Očkování bude probíhat v očkovacích místech na rozdíl od těch seniorů, kteří budou moci být očkováni jak v očkovacích místech, tak u svých praktiků. K tomu se ještě vrátím. Očkování pedagogů probíhá na základě kódu, specifického unikátního kódu, který byl rozeslán Ministerstvem školství, vedením všech těchto zařízení a prioritizace je v gesci jednotlivých ředitelů.

Praktičtí lékaři a všichni to ví, a jestli to neví, tak se mohou obrátit buď na svoji společnost, anebo na Ministerstvo zdravotnictví mají očkovat primárně ty, kteří se nechtěli nebo nemohli očkovat v očkovacích místech, to znamená seniory nad 80 nebo nad 70 let, a ve svých ordinacích indikovat, respektive z nich vyspecifikovat, chronicky nemocné pacienty dle stanovených prioritních diagnóz, kteří mohou být i mladší než 70 let, ale jejich riziko je tak vysoké, že je srovnatelné s rizikem člověka nad 70 let. Pacienty budou registrovat skrze ISIN, bylo jim to zjednodušeno, aby vlastně všechno, co mají a musí udělat, mohli udělat skrze ISIN, se kterým umí dobře pracovat. Ano, je pravda, že vakcíny, které chodí do krajů jichž je zatím pořád jenom omezené množství, byť v těch hodnotách, které jsem říkal budou distribuovány mezi očkovací místa a praktické lékaře. Upozorňuji na to, že zatím mají praktičtí lékaři v tomto systému jasně definovanou roli a nebude měněna. V současné době například, a to bych chtěl požádat i všechny spoluobčany, není žádoucí, aby spoluobčané žádali své praktické lékaře, aby zrušili očkování, které třeba ten senior má v očkovacím místě, a chtěli, aby ho naočkoval ve své ambulanci. To by vedlo k tomu, že se k tomu seniorovi jednak ta vakcína dostane pravděpodobně později, a jednak by to ohrozilo funkčnost systému. Takže praktičtí lékaři v současné době zejména identifikují ty lidi, a budu se opakovat, kteří z nějakého důvodu nemají rezervovaný termín, protože nemohli nebo nechtěli do očkovacího místa, tak aby jim bylo očkování umožněno skrze praktické lékaře. Spolupráce, a to je důležité, a to jsem si dnes i ověřil, s panem doktorem Šonkou, s praktickými lékaři není nijak vázána na účast těchto praktických lékařů v členství ve Sdružení praktických lékařů. To znamená, že i lékaři, kteří případně nejsou členy tohoto sdružení nebo společnosti, mají samozřejmě stejné právo a stejné možnosti očkovat jako jakýkoliv jiný lékař. Další prioritní skupiny do budoucna: s MPO a Ministerstvem vnitra pracujeme na zaměstnancích kritické infrastruktury a jejich dodavatelských řetězcích, což předpokládáme, že bude připraveno během března. Dále uvažujeme o věkové skupině 65 se zohledněním komorbidit, což je plánováno na začátek dubna. Předpokládá to, že budou dodrženy všechny dodávky tak, jak jsem je uváděl. Dále role praktických lékařů: pořád bude trvat tak, aby vlastně očkovali ty, kteří z nějakých důvodů nejsou očkováni v očkovacích místech. Následně po dubnu, kdy se do České republiky budou dostávat miliony vakcín, bude možnost, aby praktičtí lékaři očkovali i mimo očkovací centra, nezávisle na centrálním registračním systému, a vakcíny jim budou distribuovány ty, které tak mohou být distribuovány přímo do jejich praxí. Rozdělení mezi kraje a distribuce vakcín: chci říct jednoznačně, nic neleží na nějakých vládních nebo ministerských skladech. To je dezinformace.